My v Praze nebudeme pracovat nikdy.

Myslíte si, že může takto město hospodařit? Myslíte si, že může takto hospodařit hlavní město Praha, které má celou řadu jiných závazků? Je to věc, která potřebuje skutečně dlouhodobé jednotné systematické řízení a vedení. A my teď na základě nějaké politické objednávky, aby někdo si vylepšil své pozice do dalších voleb, změníme zákon, který funguje, který je funkční, změníme něco, co říká, že jsme stejní jako ostatní evropské a světové země, že jsme země, máme nějaké jméno a máme nějaké hlavní město. Věřte mi, neříká se mi to lehko, ale když už bychom takto rozhodli, styděl bych se za to, že jsem poslanec! Děkuji panu poslanci.

Já bych jenom předkladatelům vaším prostřednictvím položil jednu otázku. Přece není možné nechat rozpočtové určení daní tak, jak je v této chvíli, pokud projde vámi navrhovaná změna.

Tak je Praha město, nebo kraj? Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance... Dobře. Faktická pana poslance Stupčuka. Prosím, pane poslanče. Samozřejmě že Praha není krajem a nikdy to nikdo netvrdil. Praha má statut z Ústavy a podle ústavního zákona vyšších územně samosprávných celků vyššího územně samosprávného celku. A v tom je jiná než všechna ta města, která jste jmenoval, například i tu Ostravu. A ta analogie s krajem, ta je daná pouze tím, že Praha prostřednictvím svého magistrátu vykonává současně působnost krajského úřadu jako ostatní kraje. Ale nikdo netvrdí, že Praha je kraj. Je vyšší územně samosprávný celek.

Pro tuto chvíli všechno. Nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru. To já samozřejmě vím, že Praha vykonává některé funkce kraje.

Tak to prostě je.

Jednak bychom si ulehčili debatu o hlavním městě Praha a ušetřili bychom neuvěřitelné množství úředníků, budov a všeho možného.

Srovnejte si počet bodů, které projednáváte na Zastupitelstvu města Prahy v kompetenci města a v kompetenci kraje. Ale můžeme klidně odpovídat, že hlavním městem České republiky je Kraj Praha. Klidně, pokud chcete. Já to ale říkat nebudu. Děkuji panu poslanci za dodržení časového limitu. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Já bych v žádném případě nechtěla stavět ostatní města proti Praze. Myslím si, že to není v zájmu ani Prahy ani celé České republiky. Nicméně bylo tady řečeno od pana kolegy Stanjury, že ho překvapuje nedůvěra, kterou mají Pražáci, nebo kterou mají poslanci, kteří předkládají tento zákon.

Chtěla bych říci, že rozdělování na volební obvody, které se tady děje v Praze, poškozuje malé politické strany kromě jiného, že je to prostě na politickou objednávku, a uvědomte si, vážení kolegové, že v budoucnosti to může také poškodit stranu, která donedávna byla ještě velká, anebo se tak za ni pokládala. Jinak já uznávám, že jsou tady pokládány některé dotazy, které mají svoji logiku. Děkuji paní poslankyni.

Tady se mění jenom mechanismus voleb do hlavního města Prahy. Její postavení zůstává zachováno. Ano, my můžeme zůstat ve stávajícím systému, anebo můžeme volit podle systému krajského. A my si prostě myslíme, že ten krajský systém je lepší. A znovu říkám, Praha je svým způsobem jiná oproti jiným městům. Nejenom proto, že je hlavním městem, jak správně neustále argumentujete, ale právě i proto, že je zde ta analogie s kraji, kdy Praha vykonává působnost v řadě případů, nebo ve všech případech, krajského úřadu, ať už to je v přenesené správě, nebo ať už je to přímo výkon státní správy. Děkuji panu poslanci za dodržení limitu a nyní prosím pana poslance Adámka s faktickou.